Mohli jsme být o dva roky dál. Mohli jsme dnes řešit úplně jiné věci, které se za ten rok jak v České republice, tak ve světě kolem nás, nejenom v Evropě, odehrály, a mohli jsme na ně reagovat. Já bych při této příležitosti ráda požádala pana ministra Stropnického, protože ty dokumenty de facto jsou staré, jsou z roku 2011, dnes jsme se posunuli někam jinam bylo by zapotřebí, pane ministře, začít pracovat na aktualizacích, protože skutečně ty hrozby, výzvy, věci, které jsou spojeny s legislativou, se posunuly někam jinam. Já pevně věřím, že Ministerstvo obrany pod vaším vedením na něčem takovém již pracuje. Stejně tak pracuje na tom, za co se utratí ty dvě miliardy, o které se zvýší rozpočet v příštím roce, protože byla bych velmi nerada, aby to byly finanční prostředky, které by se v rámci armády projedly. Děkuji vám. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Děkuji za slovo. Pane premiére, kdyby tak jako vy vystoupil řadový poslanec výboru pro obranu, tak tomu i rozumím. On prostě sleduje svoji problematiku, svoji rozpočtovou kapitolu a nevnímá celkový kontext situace, nebo nemusí.

Dnešní politická reprezentace, vaše vláda, výdaje razantně zvyšuje, i když slibovala, že bude šetřit, a říká tomu dokonce, že šetří dál, říká tomu odpovědné investování. Budeme tady probírat státní rozpočet zhruba za měsíc, tak abychom si řekli, že to odpovědné investování bude vypadat zhruba tak, že zatímco v provozních výdajích, kde jste slibovali šetřit, budete navyšovat desítky procent, tak v investicích možná jedno, maximálně dvě procenta. To znamená, že v rámci toho trendu zvyšování výdajů ta obrana, která by měla být vaší prioritou, tou prioritou není, a to je tady předmětem kritiky a zcela konzistentní zrovna tak, jako když my jsme byli nuceni výdaje snižovat, tak jsme se snažili alespoň tu obranu, vědu a výzkum maximálně šetřit, byť žádná z těchto položek samozřejmě nezůstala bez úhony.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji. Další faktickou poznámku má pan předseda Hamáček. Děkuji.

Vy máte své argumenty, my máme své argumenty. Myslím si, že nejlepší je přečíst si rozhovory náčelníka Generálního štábu, který říká, v jakém stavu jej armáda, v jakém stavu pan ministr Stropnický přebíral armádu, kolik vojáků chybí, jaká je naplněnost bojových jednotek.

Děkuji. Další v pořadí je přihlášen pan ministr Zaorálek s faktickou poznámkou. Přeji vám dobré odpoledne. Chtěl bych tady jen poznamenat, že bych si přál, aby ten další vývoj armády nebyl věcí bojů, aby i tohle byla jedna z těch položek, na kterých může mezi opozicí a koalicí vzniknout určitá dohoda.

Takže pokud se něco povedlo, tak to jsme ochotni přiznat a připustit, i když se to stane někomu jinému než nám. Jiná věc je, že kdybychom se na to podívali teď přesně, tak si myslím, že problém by byl, když bychom začali mluvit o realizaci té Bílé knihy. Tam se domnívám, že panu ministru chyběla odvaha tehdy, aby skutečně to, k čemu se vlastně v té knize zavazoval, pak skutečně byl schopen a ochoten naplnit. Takže tady vlastně platí i to, co zaznělo z úst premiéra. V té době a teď to nebudeme rozebírat z hlediska cyklu, ale já si myslím, že ten hospodářský cyklus nebylo to jediné, co vedlo k tomu, že v průběhu těch dvou volebních období se fakticky armáda stala otloukánkem z hlediska výdajů rozpočtu. A já se naprosto podepisuji pod to, že ve chvíli, kdy jste v opozici, tak prostě přijít s tím, že vám nestačí zvýšení 1,1 na 1,4 a že chcete daleko vyšší, a dokonce na více let, mi prostě připadá stejně pokrytecké. My jsme tehdy navrhovali, abychom po pěti letech se vrátili k tomu zvýšení na 1,4 %, abychom posoudili, do jaké míry se to daří smysluplně naplňovat, protože máme velmi špatnou zkušenost s tím, jak se s investicemi v armádě zacházelo v minulých letech, a pak pokračovali dál. Myslím si, že v tom ten náš návrh byl naprosto racionální. Připadá mi, že tehdy ten postoj váš, že jste se k tomu nepřidali, protože vám to bylo málo, byl z hlediska té minulosti skutečně nefér a pokrytecký. Ale já bych si přál, abychom o tom nevedli jenom nějakou válku, ale abychom se dohodli na nějakém rozumném postupu do budoucnosti. My nemáme v úmyslu a ani nás netěší připomínat tuhle minulost, raději bychom našli dohodu do budoucnosti. Děkuji. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Stropnický. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já se vám přiznám, že mě těší ten poměrně masivní zájem o tuto problematiku. Ať už ty názory jsou kladné, záporné, či někde mezi, tak to vnímám optimisticky jako právě zájem o materii. Takže za to vám děkuji.

A cokoliv, co tam bylo, co jsem podědil a má smysl a hlavu a patu, se snažím použít.

Nemyslím si, že je to taková doba, když si člověk na to pár měsíců vezme.

Já mám pocit, že to bylo jinak. Děkuji.

Chtěl jsem jenom potvrdit, že projednávání tohoto zákona ukázalo poměrně silný konsensus a spolupráci v rámci výboru pro obranu, což si myslím, že je dobrá věc.